Já si myslím, že člověk má být trestán za to, co způsobí, nikoliv za to, co by teoreticky způsobit mohl, protože jinak můžeme zakázat úplně všechno.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Můžete si představit dva případy. Když je někdo někde zkontroluje, tak dostanou pokutu.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan místopředseda Sněmovny Pikal. Prosím, máte slovo. Jenom bych chtěl říci, že jedním z důvodů, pro které jsem vstupoval do politiky, bylo to, že věci, které jsou normální, nejsou legální.

Děkuji. Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Procházková. Prosím, máte slovo.

Já nejsem zvyklá pít alkohol a pro mě jedno promile je naprosto nepřijatelné. To za prvé.

Tak proč jsme jim taky nenechali tedy to jedno promile?

V původním návrhu to bylo právě úplně bez omezení. To jedno promile, když si vezmete, tak jsme si vzali i obecně silniční dopravu v Evropě.

Proto jsme nastavili o trochu větší promile, než je těch 0,8, co už v některých státech Evropy platí. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já jsem významnou část svého života jezdil na vodu a nevzpomínám si, že bychom tam kdykoliv manipulovali se střelnou zbraní. Pan poslanec Blažek má slovo. Děkuji za slovo. A řeknu to natvrdo. Poprosím, abychom si tyhle řeči opravdu nechali, protože jsou bulvární, jsou mimo a nevím, koho mají oslovit, ale určitě normálního člověka skutečně ne.

První byla ta, když tady jedna kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího hovořila o tom, že když něco nefunguje, tak bychom to měli zmírnit nebo zrušit.

Co se týče srovnání, co tady zaznělo, to je ten druhý případ.

Vždycky se zamyslete, co říkáte, když argumentujete. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Ta první.

Buď si řekněme, že je vždycky nebezpečný, když má nějaké množství alkoholu v krvi, a pak ho zakažme úplně, anebo si definujme ty situace, kdy je tomu okolí nebezpečný, a to si myslím, že v případě vodáků není ta situace, kdy malé množství alkoholu je nebezpečné. Děkuji. Nyní budou následovat, nebudou, ještě je tady jedna faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, jako bývalý aktivní vodák sleduji tuto diskusi poměrně se zděšením, protože jak jsem kdysi slyšel definici civilizace, že spočívá v tom, že nám postupně zakážou všechno, co nás baví, tak se obávám, že posedlost zakazovat a upravovat, prostě sociální inženýrství, začíná dosahovat takových mezí, že skutečně byste měli také naslouchat, co tomu říkají vlastní vodáci.